Děkuji panu poslanci. Tímto se odkazuji na návrh usnesení, které jsem předložil. Děkuji. Pokud nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu.